Po schválení tohoto zákona budeme hlasovat dále o 10 doprovodných usneseních, z toho jedno od pana kolegy poslance Fialy Petra, jedno od pana poslance Dolejšího.

Já bych chtěl nechat hlasovat o této proceduře. Děkuji vám, pane zpravodaji. Nikoho nevidím. Děkuji za slovo.

Takže k proceduře.

Hlasování pořadové číslo 67, přihlášeno 190 poslankyň a poslanců, pro 188, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Rozpočtový výbor souhlas. Stanovisko?

Návrh byl přijat.

Stanovisko zpravodaje? Stanovisko ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 70, přihlášeno 191 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 85.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno 189 poslanců, pro 53, proti 83. Další návrh prosím.

Stanovisko?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 74, přihlášeno 191 poslanců, pro 21, proti 106. Další návrh prosím.

Souhlasné stanovisko výboru. Paní ministryně? Ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat. Další návrh prosím.